Mluvím rovněž o stavu veřejného vysokého školství v této oblasti, které vlády, ve kterých byl přítomen například i současný premiér Petr Fiala, v minulosti neřešily. A samozřejmě mluvím také o platbách za státní pojištěnce. Žádná strana z pětikoalice se v posledních dekádách nezabývala systémovými reformami ve zdravotnictví. Nikdo se nezabýval problémem, že velká část našich kvalitních zdravotníků odchází každoročně do okolních zemí, primárně do Německa, Rakouska, a jak se k tomuto problému systémově postavit. Příčiny tohoto stavu mohou být zřejmé a intuitivní, ale řešení již tak intuitivní nebude. Až náš bývalý ministr Adam Vojtěch se pustil do řešení systémových problémů, které byly odkládané dekády. Problémů, které neměly snadné a rychlé řešení.

Naše hnutí pochopilo, že musí adekvátně ohodnocovat naše lékaře a lékařky. Naše hnutí chápe, že vzhledem ke zvyšování cen zdravotní péče, léků, technologií, ale už i zmíněnému zvyšování platů zdravotnického personálu, což je krok absolutně nezbytný, abychom těmto pracovníkům zabezpečili nejen důstojný život odpovídající nezpochybnitelné náročnosti jejich povolání, ale i tomu, abychom zabránili hromadnému odchodu kvalitních pracovních sil z oboru zdravotnictví do zahraničí. Navýšení těchto plateb za pojištěnce bylo nezbytné vzhledem k původnímu podfinancovanému stavu českého zdravotnictví. Ještě pro komparaci řeknu celkový objem peněz.

Naše hnutí konsenzuálně navyšovalo platby za státní pojištěnce tak, abychom dorovnali dluh v systému, který vytvořily vlády předcházející.

Za deset let. My jsme platbu za státní pojištěnce navýšili o téměř 75 miliard korun.

Toto navyšování bylo opodstatněné v důsledku aktuální situace. Náš cíl byl jednoznačný zabezpečit vysokou kvalitu zdravotní péče a chránit zdraví českých občanů. Logika navyšování platby za státní pojištěnce se v důsledku pádivé inflace jenom zvyšuje. A i z tohoto důvodu je snižování plateb za státní pojištěnce krokem zcela nelogickým.

Koneckonců mluvili o tom i mí kolegové, kteří jsou vzděláním lékaři a experti v této oblasti.